Děkuji, paní místopředsedkyně.

Podvýbor přijal usnesení číslo 13, ve kterém je soubor 151 jmen konkrétních osobností, které navrhujeme vyznamenat a dnes o nich hlasovat. Celkem se podvýbor zabýval 159 návrhy, jež jsme obdrželi od veřejnosti, také od poslanců a od poslankyň. Tady jenom pro srovnání, loni naše usnesení obsahovalo 34 návrhů. Celý proces proběhl standardně, členové podvýboru si vyslechli obhajoby navrhovatelů, posoudili každý návrh a stanovili nebo případně upravili druh vyznamenání tak, aby odpovídal oceňované oblasti, a následně jsme přijali usnesení, které je součástí tohoto materiálu.

Jak jsem již řekl, organizační výbor daný materiál projednal a postoupil na schůzi Poslanecké sněmovny k projednání a ke schválení. K proceduře a k dalším záležitostem se vyjádřím v obecné rozpravě. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Prosím, máte slovo. Děkuji.

Došli jsme k takovému kompromisu, že některá jména byla rozporována s tím, aby se hlasovala individuálně v rámci té skupiny.

Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Marek Benda. Prosím, máte slovo.

Pak navrhuji a pokládám za správnější vůči těm lidem, abychom hlasovali o každém jménu zvlášť.

Zaznamenala jsem návrh. Aby bylo jasno i vám, prosím o klid a sledujte vystoupení řečníků. Děkuji. K panu poslanci Bendovi, vaším prostřednictvím.

Není zájem. A nyní bychom přistoupili k rozpravě podrobné. Děkuji za slovo.